Napsala mi fakt všechny věci. Takže o tom stavu je informována.

Jaká jsou aktuální rizika a jaká opatření ministerstvo přijalo nebo plánuje k jejich eliminaci?

Další podotázka: Jaké kroky bude ministerstvo podnikat vůči dodavateli, který se dopustil pochybení, až bude na základě prováděného prověření zřejmé, které z protichůdných tvrzení dodavatelů je chybné?

Pokud ne, jak bude ministerstvo zajišťovat prodloužení provozu stávajícího systému?

S přednostním právem paní poslankyně Jana Černochová. Děkuji, pane předsedo. Takže pane předsedo, myslím si, že nemůžeme dál pokračovat v našem plodném jednání. Ano.

Zkusíme zajistit člena vlády.

Dáme kolegům ještě... Pro ty, kteří teprve přišli do sálu, budeme hlasovat o přerušení této interpelace do přítomnosti paní ministryně.

Ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 577. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové. Vážený pane ministře, děkuji vám tímto za odpověď na mou interpelaci ve věci vládní podpory sportovních aktivit. Zároveň musím podotknout, že si vážím, jak s touto interpelací vaše ministerstvo naložilo, a poděkovat za to, jakou pozornost jste odpovědi věnoval.

Musím proto bohužel konstatovat, že je považuji za nedostatečné, a to bylo důvodem pro zařazení na pořad schůze Sněmovny. Musím říct, že je považuji za příliš nekonkrétní, protože dostatečně nevyjasňují sportovní politiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož čele stojíte.

Jistě se shodneme, jak ve své odpovědi uvádíte, že rozvoj a podpora sportu, ať už organizovaného, či neorganizovaného, je důležitou oblastí a dotýká se života velké části obyvatel naší republiky. I v jejich zájmu je tedy vědět, jakým způsobem vláda, potažmo vaše ministerstvo k celé problematice přistupuje.